Nyní prosím s faktickou pana poslance Váchu. Prosím, máte slovo. Já jsem si samozřejmě taky obcházel obchody a ptal jsem se prodavačů a moje zkušenost je zase úplně jiná.

Děkuji. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. Jenom pro informaci panu senátorovi, jeho přihlášku mám v pořadí, ale nemůžu vám dát přednostní právo podle jednacího řádu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dovolte, abych i já zareagovala na některé poznámky, které tady zazněly. V České republice je zhruba 800 tisíc lidí, kteří jsou zaměstnáni v obchodě, a řady z nich se týká navržená úprava, která by se měla vztahovat na zlepšení jejich pracovních podmínek s tím, že jde i o sladění pracovního a rodinného života.

Upozorňuji, že velká část těchto zaměstnanců jsou právě ženy.

Stěžují si na to, že nemají čas na vlastní nákupy, že pracovním vytížením trpí jejich rodiny a zejména děti.

Prosím vás, oni by měli mít především takový plat, aby nebyli nuceni pracovat o svátcích, o nedělí, o přesčasech.

Ano, já to uznávám. Ale proč kvůli tomu nutit zaměstnance, kteří nemusejí být v této době v práci, proč je nutit, aby museli v té době pracovat? Pokud jde o argument ODS: Nechte jim svobodnou volbu. Ale tady jde právě o to, že oni nemají svobodnou volbu.

Pokud jde o další argument, že odboráři si mohou vlastně vymoci vyjednat v kolektivní smlouvě omezení pracovní doby, díky vašim vládám se na mnoha místech, na mnoha velkoobchodech vytvořila taková situace, že lidé měli strach zakládat vůbec ty odbory, protože by mohli být vyhozeni z práce. A bohužel ten strach přetrvává dodneška. Takže udělejme společně něco pro to, aby se pracovní podmínky těmto lidem, kteří jsou zaměstnáni v obchodech, alespoň trochu zlepšily. Nyní prosím s faktickou pana poslance Zahradníka.

Každý pracovník přece vědomě a svobodně podepisuje pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem a může se rozmyslet, zdali bude chtít vyhovět klauzulím té smlouvy a přijmout nařízení pracovat o svátku, nebo nikoliv.

Děkuji. Prosím dalšího řádně přihlášeného a tím je pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne.

To odlehčím. Paní kolegyně prostřednictvím paní předsedající, proboha, jak můžete obviňovat pravicové strany ODS a TOP 09, že nutí lidi, aby museli být v zaměstnání? Vy nevíte, že máme zákoník práce, že máme jasná ustanovení o příplatcích, o tom, jak velké množství přesčasů za rok může být?

Takže nezlobte se na mě, ale vaše argumenty musím jednoznačně odmítnout.

Myslím, že mohu mluvit i za své kolegy a kolegyně v hnutí ANO. Prosím, nechme lidem svobodu a svobodné rozhodnutí, ať se sami rozhodnou, kdy a kam chtějí zajít, jestli chtějí nakupovat, nebo nechtějí. A argumenty o tom, že by měly být spíše rodiny spolu, že by měly sportovat nebo chodit za kulturou, přeci jim to nebudeme nařizovat a nutit je nějakými omezeními a regulacemi.

O tom jsem bytostně přesvědčen. Myslím si, že návrh na zamítnutí zákona je správný a rozumný. Děkuji. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Koskuba. Připraví se pan poslanec Laudát.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, v krátkosti mohu navázat na to, co jsem zde řekl před drahnou dobou, kdy začala obecná debata o tomto návrhu zákona, a nestydím se za to, že jsem zde naznačil, že ho podporovat, ač se opět nálepkujeme, levice, pravice, tak ač jsem zleva, tak že ho podpořit nehodlám. Prostě nemohu. Důvody jsem zde řekl. Navíc mi dost usnadňuje roli můj předřečník, pan ctěný kolega Kolovratník, který přesně naznačil pohled, který já na tuto věc mám.